Chceme jít touto cestou? Je to ta správná cesta, že tedy ministr za Starosty a nezávislé bude rušit pobočky České pošty?

Sami vidíte, jak je strašně důležité, aby tento bod byl zařazen. Považuji za absolutně neskutečné, že předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová dala mimořádné schůzi Česká pošta 30 minut. Z tohoto důvodu, pokud nebude program schválen, budu to navrhovat na zítřejší jednání, respektive na páteční, omlouvám se, popřípadě další schůze, protože jestli vám nevadí osud České pošty a osud poboček a lidí, tak si myslím, že toto by tedy Poslaneckou sněmovnu mělo zajímat! Děkuji vám. Já vám děkuji, paní poslankyně.